Ano, pane poslanče, rozumím.

Děkuju. Pane poslanče, pokračujte.

Děkuji.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Takže vážené poslankyně, vážení poslanci, musím začít smutnou statistikou. Česká republika od loňského roku vede celoevropský žebříček zdražování bytů.

Jenže nový kabinet chce platnost normy o rok posunout, některé části zachovává a některé přepracuje. Ale od některých právníků zaznívá, že lidé či firmy nebudou vědět, kam pro stavební povolení jít. Nový zákon se připravoval zhruba pět let a od základu mění systém povolování staveb. Stavební úřady měly z obcí přejít pod stát, část těch nejmenších měla zaniknout.

O povolení se má žádat elektronicky a úřady mají dostat pevné lhůty, do kdy musejí rozhodnout. Nová vláda ale hodlá stavební úřady ponechat obcím a s Nejvyšším úřadem vůbec nepočítá. Právníci se k tomu vyjádřili, že odklad stavebního zákona je zmatečný. Nijak se totiž neupravuje účinnost žádného z více než padesáti dalších právních předpisů, které byly zásadním způsobem změněny spolu s novým stavebním zákonem. Stavební zákon jsou totiž ve skutečnosti dva stavební a pak takzvaný změnový, jenže poslanci nyní hlasují jen o prvním a druhý bude dál platit.

Stejně tak i samotní úředníci mohou být v nejistotě, pod koho vlastně patří. Na možný zmatek upozornila i ministry Legislativní rada vlády. Z Ministerstva pro místní rozvoj není schopen nikdo vysvětlit konkrétní důvod, proč by měli stavebníci být uvedeni do obrovské nejistoty a následného chaosu. Nejsem si jista, zda si pan premiér uvědomuje vážnost celé situace a zda je vůbec ochoten přijmout v celé šíři osobní odpovědnost. Děkuji za pozornost. Děkuji.